Zjistili jsme, že žijeme v komplikované situaci. Zákon naše rodiny rozdělil. Některé z našich dětí jsou dospělé, jiné ještě malé. Jak může například maminka jedenáctiletého dítěte cestovat na český pas a dítě na brazilský pas? To nám dělá velké potíže při pasové kontrole. Ani ve stejné řadě nemůžeme stát s celou rodinou.

Jak může být rodina rozdělena? Určitě není spravedlivé ani rozumné, aby v jedné rodině byly děti s českou národností a měly staršího bratra nebo sestru bez nároku na ni jen proto, že se narodily dříve. Naše děti, které nemohly dostat české občanství v roce 2014 nebo 2015, jsou na svůj český původ a českou kulturu velmi hrdé, dodržují české zvyky. Myslíme si, že naše děti by měly také být považovány za plnohodnotné občany České republiky.

Tolik objasnění k tomuto dopisu. Myslím si, že vystihuje i podstatu problémů, kterým naši krajané jsou vystaveni. Je to dlouholetá skupina lidí fungující na území Latinské Ameriky a myslím si, že by zasloužila i úvahu i tom, pomocí podané ruky je více přitáhnout k českému občanství.

Další přihlášky do obecné rozpravy již nevidím. Končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan poslanec Zdeněk Ondráček máte zájem? Nemáte zájem. Přistoupíme k hlasování o návrzích.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme k hlasování. Budeme tedy hlasovat o tom, zdali souhlasíme s tím, že předložený návrh bude přidělen k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

Pan poslanec Ondráček. Dobře. Další návrh nevidím, proto přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o tom, zdali bude tento návrh přikázán dalšímu výboru k projednání, a to ústavněprávnímu výboru.

Návrh byl přijat. Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání končím.